Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý den, vážení kolegové. Děkuji za slovo.